Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále oznamuji, že dnes bude s náhradní kartou číslo 3 hlasovat pan poslanec Tejc. Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. Poté bychom měli projednávat další pevně zařazené body 62, 78 a 75. Volebním bodům 206 až 209 bychom se měli věnovat ve 12.30 hodin.

Prosím, pane poslanče, můžete mluvit. Žádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět.

Jak již bývá standardem, tak prakticky nikoho to nezajímalo. Při projednávání návrhu pořadu schůze na jednotlivé týdny na politických grémiích Sněmovny už prakticky delší dobu vymizela jakákoliv snaha ze strany většinové koalice zařazovat body opozice.

Není jasné, zda koalice neprosadí preferenčně zase předřazení bodů dalších, které požadoval předseda klubu hnutí ANO. Pro vaši informaci, když vezmeme toto volební období, bohužel vzhledem k tomu, že koalice se chová při formování programu jednotlivých schůzí velmi chaoticky, pak si tady i při nedohodě navrhuje jednotlivé body, nechce projednat, byť s negativním stanoviskem nebo výsledkem, opoziční návrhy, tak se navyšuje dramaticky počet projednávaných bodů. Je zcela jasné, že takový program nemůže být vyčerpán nikdy. Už jenom historicky můžeme vzpomínat na jednu schůzi v období Nečasovy vlády, kdy tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová řekla, že byly vyčerpány všechny body programu schůze, a schůze byla předčasně ukončena, protože již nebylo co projednávat z toho, co bylo v celém zásobníku programu. Tak pro vaši informaci nebudu citovat schůze, které jsou mimořádné, kde je předem daný program, nesmí se měnit a vždy je to buď o několika bodech, či přímo monotematické, jak tomu bude i zítra.